Teď k těm materiálům.

To je taková nedobrá tradice.

Jde o první etapu.

Ty tvoří zadavatel, příslušná sekce Ministerstva obrany, zpracováním zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jiná sekce předkládá specifikaci, jejíž součásti jsou příslušné technické specifikace obsahující technické parametry těch součástek.

Požadavek vojskových zkoušek je na místě pouze v případě, že materiál je nový, čili není zaveden do užívání. Jak hodnotíme výhrady výrobců. Pokud jde o jejich výhrady k zadávacím podmínkám, které jsou podávány prostřednictvím námitek, tyto jsou vyřizovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím. Děkuji pane ministře za vaše konkrétní odpovědi.

Ale mám jednu doplňující otázku. Prý je údajně technicky nemožné na tento materiál dát maskovací potisk, který by odpovídal vojenským požadavkům. Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji, paní předsedající.

Já bych ale rád řekl, že majetkový manažer neobdržel jediný podnět od jakékoliv součásti resortu MO, že stávající polní stejnokroj nevyhovuje požadavkům uživatelů z hlediska plnění úkolů jak na území ČR, tak v zahraničních operacích.

Tvorba těchto standardů probíhala v letech 2012 až 2013 standardním a transparentním postupem, přičemž možnost připomínkovat návrhy byla řádně oznámena ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Každý příslušný subjekt v ČR měl tak možnost přihlásit se do procesu tvorby těchto standardů a uplatnit tak k návrhům svoje připomínky. Při tvorbě nebyla zaznamenána žádná zmínka o tom, že by byl požadavek na maskovací vzory nesplnitelný.

Především ve Spolkové republice, ve Španělsku, Británii, Itálii a tak dále. K tomu dále uvádím, že specifikace maskovacích vzorů jednotlivých armád vznikají na základě národních měření, která se nemusejí navzájem shodovat. Já to bohužel nestihnu všechno, ale pokud bude zájem, tak prostřednictvím paní předsedající vám, pane poslanče, podám ještě další vysvětlení. Děkuji, pane ministře, a prosím k mikrofonu pana poslance Holečka. Prosím, máte slovo.

Je mi známo, že ústecká radnice bude iniciovat, aby se Svaz měst a obcí České republiky obrátil na evropské instituce kvůli výjimce financování sportu z veřejných prostředků. Možnosti financování totiž omezuje evropské nařízení, které omezuje podporu jednoho příjemce během tří let na 200 tis. eur, tedy necelých pět milionů korun. Jde o takzvané pravidlo de minimis. V kultuře přitom takové pravidlo neplatí. Ústí nad Labem, jak vím, není jediným městem, které hledá cesty, jak podporovat sportovní kluby. Jak se vy, paní ministryně, díváte na návrh, který mně osobně je docela sympatický, a sice zrušení onoho omezení možnosti financování sportu městy? Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi odpovědět na interpelaci pana poslance Holečka. Ale pravda je, že z pohledu našich, bych řekla, státních dotačních programů. Tím nebudu teď zdržovat.

Já jsem přislíbila ze strany Ministerstva školství podporu. Nebude to úplně jednoduché. Myslím si, že je přítomna paní ministryně pro místní rozvoj, takže jednoduché to nebude. Nicméně mohu potvrdit, že se tím budeme zabývat a rozhodně obce v tomto úsilí podpoříme. Děkuji. Pan poslanec nebude pokládat doplňující otázku.

Poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla.